Že opravdu ANO neřídí naši zemi a Ministerstvo zdravotnictví takovým způsobem, že posílá lidi, kteří jsou v dané oblasti amatéry, na to, aby dělali někde nějaké operace. Děkuji. A pan poslanec Vondrák bude reagovat. Prosím, aby poslanci se oslovovali mým prostřednictvím. Týká se to všech profesí. A prosím vás, je součástí nás všech se celoživotně vzdělávat.

Těch profesí je celá řada.

Děkuji. Prosím, pane poslanče. Jestli jsou obory, kde vůbec, nebo tedy jazyky nebo nářečí, kde vůbec neexistuje ten soudní překladatel. A pokud ano, tak se to nějak musí řešit v těchto oborech. To je ještě druhá věc, která mně není jasná. Dobré dopoledne.

Děkuji za slovo. Já jsem chtěl reagovat na kolegu Vondráka. A asi to budou dělat lépe ve chvíli, kdy budou specializovaní na ten obor.

Proto mi přijde naprosto logické, aby zvlášť v jazycích, a v drtivé většině případů je dostatek odborníků na ty specializované překlady, tak abychom umožňovali říct: omlouvám se, tohle není moje parketa, ať to udělá kolega, který to udělá lépe. To přece je naprosto logické a nechápu, proč bychom to měli zakazovat. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Pane poslanče Vondráku prostřednictvím pana předsedajícího, já mám obrovskou slabost pro všechny poslance školského výboru, to víte. Ale nemohu si pomoci. To bych si vyprosil v roce 2019. Byly doby, kdy se říkalo, kdo nepatří do společnosti.

Nechte ty lidi být!

Ale neměly by tady zaznít nepravdy.

A budeme pokračovat vystoupením paní poslankyně Válkové. Připraví se pan kolega Benda. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.